Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Vážené dámy a pánové, podle paní ministryně financí Aleny Schillerové má novela zákona omezit počet výdajových titulů, na které je možné čerpat prostředky ze zvláštních účtů privatizace. Dál má umožnit převod peněz z těchto účtů do státního rozpočtu, ale i na zvláštní účty z rozpočtu, pokud to bude zapotřebí ke krytí zákonných výdajů.